Přistoupíme k další interpelaci.

Dobrý den, vážení členové vlády, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové.

Jde mi o to, že nám to vypadlo z legislativního plánu vlády na tento rok, a v minulém roce byl poslán návrh do připomínkového řízení, nicméně poté, co třeba i my jsme poslali, myslím, docela věcné a podrobné připomínky, tak se nic nestalo. Teď nevíme, kde to je zaparkované, ale ze všeho se zdá, že chybí dohoda mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem práce. Já jsem se na to už ptala v předchozích interpelacích pana premiéra.